Děkuji. S první prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Holík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Jen bych krátce zareagoval na předřečníka, pana zpravodaje poslance Urbana. Ty ostatní tedy máme chápat, jako že to jsou ty nerozumné? Nebo jak jsme této větě měli rozumět? Bylo tady zmíněno, že zákon má podle tvrzení, já ho nerozporuji, já jsem na tripartitě nebyl, ale předpokládám tedy, že ano, že má podporu tripartity. Ale my jsme pořádali v pondělí seminář, na který tedy došel pan náměstek Šolc, ano, to je pravda, a tam byl ze strany agentury STEM prezentován i názor veřejnosti, jak se staví k těmto věcem, jak vnímá tyto věci, jak vnímá možná rizika.

Pokud se mluví o tom, že občané zaplatí maximálně to, co platili doposud, ale tady hrozí reálné riziko, že doplatky provozovatelům budou vyšší, no tak to přece půjde ze státního rozpočtu. Oni zase potom dostanou méně služeb ze státního rozpočtu, když tam těch odhadovaných 35 mld. budeme dávat provozovatelům za to, že jim dovolíme, aby si ty elektrárny rozdělili a bylo to pro ně daňově výhodnější. To je taková poloviční pravda. Poloviční pravda je celá lež! Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Holíka. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, ještě jednou dobrý den.

Ale pokud ta část bude za velikost jističe, tak mě to nebude ani zajímat, abych šetřil. Děkuji a poprosím s další faktickou pana poslance Běhounka.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, poslouchám to tady poměrně pečlivě.

Děkuji a s další faktickou prosím pana poslance Gabala, připraví se pan poslanec Kádner. Prosím, máte slovo. Dobrý den, paní předsedající, vládo, poslankyně, poslanci. Já jsem původně nechtěl mluvit, ale jenom dovolte, abych vám řekl stručnou informaci. Jako člověk, který se léta živil daty, vypočítáváním věcí, analýzou apod., poté, co jsem jako vy všichni obdržel do schránky dopis paní předsedkyně regulačního úřadu, jsem ji požádal, aby mi předložila výpočet svých odhadovaných extrémních částek nákladů na celou tu věc. Musím říct, že odpovědí bylo, že ten výpočet nemají.

Panu kolegovi Adamovi jsem říkal, že měl štěstí, že se ho redaktor České televize nezeptal na to, kde vzal ta čísla a jak k nim došel. Takže já bych velmi poprosil, buď tady budeme strašit občany astronomickými částkami, anebo tady někdo předvede ten výpočet tak, aby ho mohl udělat kdokoli druhý, třetí, čtvrtý a dospěl pravděpodobnostně ke stejnému výsledku. Já, paní ministryně nebo ministr financí nebo kdokoli z opozice.

Odpověď byla nemáme data.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Paní předsedající, vaším prostřednictvím na pana kolegu Urbana. Ale vůbec neposloucháte, o čem vlastně naše celková debata je.

On chce tu svoji zodpovědnost hodit na Poslaneckou sněmovnu. Ale nezlobte se na mě, i kdyby jich bylo sto, těch pozměňovacích návrhů, tak si myslím, že to tady nemá co dělat.

Je to vyloženě o tom, že těch pozměňovacích návrhů je hodně, nikdo se v tom nevyzná a nikdo neví nikdo neví co v tom je skryté. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Od toho Poslanecká sněmovna je. Ale zase vám nemůže vadit, když na vaše názory nějakým způsobem reagujeme. Myslím si, že v mnohém nemáte pravdu. Dá se o tom polemizovat neskutečně dlouho po každém vystoupení.

A znovu opakuji, znovu pro vás speciálně, že hospodářský výbor projednal pečlivě celou tu normu a přijal pouze pozměňovací návrhy, které byly zároveň podpořeny, vypořádány se stanoviskem, ano, Ministerstva průmyslu a obchodu. Všechny teorie o tom, kolik to zvýší cenu atd., považuji celkem za už zdůvodněné, že se jedná vyloženě o poplašné zprávy, nicméně asi v tom budete pokračovat. Jediná věc, kvůli které jsem se vlastně přihlásil, je ale jiná. Já si také vážím pana poslance Holíka a věřte mi, že mně je taky smutno z toho, když vidím na úrodné půdě fotovoltaické elektrárny gigantických rozměrů.